Děkuji. Dalším v pořadí je pan poslanec Dominik Feri, s faktickou poznámkou chce vystoupit pan ministr Zaorálek. Děkuji, přeji dobrý večer. Já bych chtěl jenom reagovat na to vystoupení, protože jsem se snažil to nějak veřejně sdělit, ale je možné, že to nebylo úplně srozumitelné a že to nezaznělo úplně jasně.

To znamená, 250 milionů do té oblasti, do těch dvou kapitol. Myslím si, že jsme našli techniku a způsob, jak to tam dostat. Děkuji za dodržení času.

Děkuji za slovo. Já bych vyčetl ministrům této vlády cokoliv, co si zaslouží, a je toho hodně.

Prosím máte slovo. Děkuji za něj, pane místopředsedo.

Jenže tady to téma se týká strukturálních investic, a jakkoliv je to téma konkrétní, které se možná do prvého čtení zákona o státním rozpočtu nehodí, tak je to téma, které bude paní ministryni, doktorce práv, velmi blízké. Obecně vnímám stát jako službu, jako servismana, jako někoho, kdo občanům poskytuje tu službu kvalitní.

To znamená nějakého závazného rozhodování sporu o právo v rozumném čase. Jak si potom ale vysvětlit, že zatímco počet věcí rozhodovaných, alespoň tedy v určitých agendách, významně roste, tak investice do justice, nebo respektive zvyšování nějakých prostředků, které můžou ti předsedové soudů využít, neroste, naopak Ministerstvo financí dá direktivu paní ministryni spravedlnosti, že musí šetřit.

Ale vezměme si třeba insolvenční zákon, oddlužovací novelu. Teď byla polovina volebního období.

Ano, pane poslanče, máte pravdu. Já bych poprosil všechny, kteří chtějí projednávat jiné věci, než je zákon o státním rozpočtu, aby tak činili v předsálí. Pokud tady nebude klid, nebudeme pokračovat. Děkuji za zjednání pořádku. To je něco, co myslím, dokáže pochopit úplně každý.

Čili tam by bylo potřeba, aby ty peníze šly. Vytýkáme to celý den vládě, že utrácí peníze na spotřebu místo investic, ale opomíjí tu spotřebu, která je nutná. To od státu prostě každý očekává, to je jedna z klíčových úloh státu, která vyplývá už ze samotné společenské smlouvy.

A proto to tady v prvém čtení zmiňuji. Protože ono přesouvat v kapitolách Ministerstva spravedlnosti už prostě dost dobře nejde. To je o tom, aby se výhledově posílily zejména tedy insolvenční úseky, správní úseky krajských soudů. A občané to pocítí, když se tam ty peníze dají.

A bude to trvat tři měsíce, než se to přepíše, protože není zapisovatelka.

To znamená, tam by ty peníze měly směřovat. Opomíjím otázku dalších, například právnických profesí, ale sem by ty peníze měly směřovat. A svědomí by mi nedalo, kdybych to tady v prvém čtení nezmínil.

Děkuji. Dalším v pořadí v obecné rozpravě je pan poslanec Antonín Staněk, připraví se pan poslanec Marian Jurečka.

Děkuji, pane předsedající, za slovo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, neměl jsem touhu vystoupit v této rozpravě. Ale protože již dvakrát tady zaznělo z úst pana poslance Baxy vaším prostřednictvím, pane předsedající, moje jméno, a poprvé při obstrukčním jednání a navrhování nových bodů programu s dokonce nehoráznou poznámkou, že návrh rozpočtu, který je předložen vládou, je pomstou Antonína Staňka regionálním divadlům za to, že skončil ve funkci. Dnes opět nebylo opominuto zmínit, že rozpočet, který nemyslí na regionální kulturu, je z pera bývalého ministra kultury, tak kdybych dnes mlčel, musel bych připustit, že to, co pan poslanec Baxa vaším prostřednictvím, pane předsedající, říká, je pravda.